Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání ve výborech o 30 dnů.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministru Holcátovi, děkuji panu zpravodaji a končím tento bod.